Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh, o kterém za chvíli budeme hlasovat, znamená skutečně kompletní elektronizaci stavebního řízení. Je to konkrétní krok, jak konečně urychlit proces stavebních řízení v České republice, navíc jej významně zjednodušit pro každého, kdo stavební řízení musí absolvovat.

Schválením elektronizace stavebního řízení máme konečně šanci urychlit celý proces elektronického zastřešení jednotlivých institucí, jednotlivých orgánů, které do procesu stavebního řízení vstupují. To, co v mnoha městech a obcích dávno funguje, kde je možné, aby si občan dohledal pro svůj konkrétní pozemek, pro svůj konkrétní záměr, jaké jsou v daném místě dostupné sítě, tak do budoucna bude možné, aby dohledal právě takové údaje v aktuální podobě kdokoliv na území České republiky. Zároveň digitální technická mapa bude poskytovat i věrohodné informace pro samotné úředníky a pro všechny, kteří do procesu vstupují. Dalšími kroky, které se pak uplatní v rámci komplexního pozměňovacího návrhu, je vznik Portálu stavebníka, což bude rozhraní, prostřednictvím kterého bude možné podávat právě žádosti o stavební povolení, o územní rozhodnutí. Zároveň bude možné prostřednictvím Portálu stavebníka získávat veškeré informace o tom, jak celý proces postupuje, a prostřednictvím Portálu stavebníka bude možné nahlížet například i do té digitální technické mapy a do dalších zdrojů informací.

Dalším informačním systémem, tak jak se celý proces projednávání vedl, tak na samém úvodu jsme to pojmenovali datové úložiště projektové dokumentace, nově informační systém elektronických dokumentací.

Rád bych poděkoval všem, kteří se na tomhle poměrně rozsáhlém legislativním návrhu podíleli, protože se do toho zapojila i města, obce i kraje, jejich úředníci.

Toto je výsledek několikaměsíčního úsilí a výsledek, který by České republice měl opravdu přinést zjednodušení všech postupů, sjednocení i metodické a zároveň zrychlení té poměrně dlouhé doby, řekl bych dokonce ostudně dlouhé doby, kterou dnes vyžaduje většina stavebních povolení v České republice. Věřím, že tím dnešním rozhodnutím budeme schopni rozběhnout opravdu rozsáhlejší proces důležitých užitečných úprav v rámci stavebního povolení. Tohle je ale změna, která nevyžaduje žádné institucionální proměny, žádné problematické kroky, které by mohly do budoucna znamenat třeba pro samosprávy nebo pro kohokoliv dalšího, kdo vstupuje do procesu stavebního povolení, ohrožení nebo zpomalení tohoto procesu. Děkuji mnohokrát za pozornost i za podporu tohoto návrhu. Děkují vám, pane poslanče.

Prosím máte slovo. Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Jak víte již z minulých čtení, my tento návrh rozhodně podporujeme. Já jsem chtěl jenom připomenout své dva pozměňovací návrhy.

Tato část je navíc relativně složitá, zesložiťuje celý informační systém, který nad tím bude postaven, a vede k výraznému zdražení budoucích veřejných zakázek měli jsme tady ten dopis od pana Hejtmana Netolického a podobně. Myslím si, že tohle je přesně způsob, jak to můžeme zjednodušit a zlevnit a napřímit celou tu legislativu. Také děkuji.

Samozřejmě ta úprava je i v kontextu toho, že my chystáme a realokovali jsme mnoho prostředků z operačního programu Podnikání (a) inovace konkurenceschopnost do IROPu ,tak abychom mohli právě tu digitalizaci zafinancovat ještě ze stávajícího programového období. Zároveň návrh reflektuje připravovanou rekodifikaci veřejného stavebního práva. Takže jsem jenom chtěla toto tady sdělit a samozřejmě i poděkovat všem tvůrcům, protože digitalizace je opravdu nutná a velmi to ty kroky urychlí. Já vám děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedo.

V rámci úpravy zákona se umožní technické mapy využít pro zrychlení přípravy umisťování a povolování staveb, vznikne i nezbytný předpoklad pro úspěšnou digitalizaci těchto procesů.